Převážná část uvedené směrnice již byla do českého právního řádu transponována, ale s ohledem na nutnost zajištění úplného souladu s tímto unijním předpisem je nezbytné do něj promítnout ještě ta ustanovení, která se týkají práva vlastníka obchodního tajemství na peněžitou náhradu škody za porušení jeho obchodního tajemství.

Dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu a současně navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem souhlas již v prvním čtení.

V případě, že by návrh nebylo možno projednat v prvním čtení, žádám prosím o zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Juříček, aby se ujal slova. Děkuji.

Já jenom obecně bych chtěl říct, že známky indikují obchodní původ umožňující rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby a práva k ochranným známkám jsou založena na principu teritoriality, to znamená Česká republika, Evropa, svět.

Sice jde o novelu transpoziční, ale nicméně je nutné říct, že skutečně našim firmám to významně pomůže. A především, jak jsem říkal, těm středním a malým.

A teď dovolte trošku genezi, jak tady tento materiál vznikal jako směrnice Evropské unie.